K tématu jednorázového příspěvku jsou předloženy pozměňovací návrhy dvou poslanců.

A dále navýšení příspěvku o 500 korun za každé vychované dítě. Všechny tyto návrhy jsou z hlediska České správy sociálního zabezpečení nerealizovatelné pro nedostatek evidovaných údajů pro automatizovaný postup z časového hlediska i pro nejasnosti v aplikaci. Návrhy jsou nespravedlivé.

To by zásadně a na dlouhou dobu ohrozilo řádný chod České správy... Já vás ještě jednou prosím, vy, kteří máte něco k projednání, je nás tady poloviční počet, a přesto je hladina hluku vysoká, běžte ven. Umožněte vystoupení paní ministryně. To znamená, ještě jednou opakuji, důsledkem by bylo zpoždění výplaty jednorázového příspěvku téměř všem. I když například věcně tomu návrhu 500 korun pro ženy nebo ty, kteří vychovali děti, velmi rozumím a osobně jej i dlouhodobě prosazuji. To by znamenalo, že důchodci dostanou navíc necelých 29 korun na týden. Mimochodem to nemá ani průměrný důchodce.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v posledních měsících se rozhořely diskuse, zda si senioři peníze zaslouží, nebo ne. Chtěla bych říct, že pokud budeme společnost rozdělovat, tak prohrajeme všichni. A chtěla bych upozornit, že přes vládní programy a další podporu pomáháme všem, kteří v této krizi byli poškozeni.

Jsou to lidé, kteří celý život dřeli, vybudovali naši ekonomiku, přenechali nám naši zemi ve velmi dobrém stavu, a dnes naprostá většina z nich nedosáhne ani na tu pětistovku denně. Myslím si, že to je ostuda. Pokud dnes pomůžete schválit jednorázový příspěvek, Senát by mohl návrh zákona projednat v polovině listopadu. V případě, že nám senátoři tento návrh zákona vrátí, a tak jak jsem s některými včera diskutovala, tak je to pravděpodobné, budeme muset jednat rychle. Zákon musí být ve Sbírce do konce listopadu, aby Česká správa sociálního zabezpečení příspěvek dokázala odbavit a senioři měli peníze v první polovině prosince. Proto je velmi důležité ten návrh zákona schválit již dnes. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jednorázovým příspěvkem ve výši 5 tisíc korun to rozhodně nekončí. Do konce volebního období bychom rádi v souladu s programovým prohlášením vlády posunuli spravedlivou důchodovou reformu. Důležité však je, aby se na takto zásadní předloze shodli zákonodárci napříč politickým spektrem. Pravice i levice musí v tomto případě táhnout za jeden provaz a najít řešení, která skutečně pomohou.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vás požádala o podporu tohoto návrhu zákona. Omlouvá se pan ministr životního prostředí Richard Brabec z dnešního jednání, a to ze zdravotních důvodů. Otevírám rozpravu k tomuto bodu.

Prosím, zvažte to. Pane místopředsedo, máte slovo. Vážené dámy a pánové, hnutí SPD dlouhodobě prosazuje zvyšování invalidních a starobních důchodů. Proto návrh na jednorázový příspěvek důchodcům samozřejmě podpoříme, jelikož za nejnižší důchody se prostě nedá vyžít. V této souvislosti musím poukázat na smutnou vládní realitu. Místo aby vláda odsouhlasila návrh zákona z pera SPD na uzákonění minimálního důstojného důchodu ve výši hranice chudoby, což je necelých 15 tisíc korun měsíčně, a až od této částky zásluhově, tak vláda pouze navrhuje jednorázově přidat několik tisíc. Řešením je návrh SPD na minimální důstojný důchod, samozřejmě za podmínky odpracovaných let nebo pro ty, kteří z důvodu prokazatelné invalidity nemohli pracovat. Každá vláda se před volbami snaží důchodcům vlichotit nějakou mimořádnou jednorázovou valorizací, ale kupodivu nějakou stabilní důstojnou hranici odmítají všechny vládní partaje zprava zleva. Důchodci jsou pak na valorizaci závislí a jsou pak vděční za každé přidání. A přitom je to ze strany politiků jen politická hra, protože senioři by přece měli mít důchody na slušné minimální úrovni automaticky. Za hnutí SPD opakuji, že invalidní a starobní důchodci potřebují mít jistotu důstojného života. Ve zkratce zopakuji názor SPD na systémové změny ohledně důchodů. Důchod není nějaký bonus, ale je to pro drtivou většinu příjemců v podstatě sociální dávka. Lidem, co mají odpracovaná minimální léta, musíme zaručit minimální důchod ve výši, která bude stačit k důstojnému životu. Důchody je třeba valorizovat ne procentem, ale o pevnou částku.